Podrobnější údaje a informace, včetně výsledků dalších složek veřejných rozpočtů, budou obsaženy v návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013, který bude Poslanecké sněmovně předložen v zákonem stanoveném rozsahu a v termínu do konce dubna 2014. Děkuji za pozornost. A já bych vás chtěl informovat, že zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 19/2. Ano, dobře. Takže nejprve tedy poprosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Ladislav Šincl, aby nás informoval o jednání výboru a aby přednesl i návrh usnesení.

Pane předsedající, já se omlouvám za technické nedopatření, nicméně dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor bere na vědomí

Prosím, posaďte se u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a teď je prostor.

Když si vzpomenu, říkávali jste, že to není váš rozpočet. Plně respektuji.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rozpočet za minulý rok vypadá skvěle, ale on tak skvělý není, protože je tvořen vlastně například nevyčerpáním investic v rámci resortu dopravy.

A určitě budeme chtít šetřit.

A potom samozřejmě tu máme státní firmy, které by mohl už někdo konečně začít řídit, které sloužily jako trafiky politickým stranám, kde je určitě dobré cash flow. Máme firmy velice bonitní, které mají peníze, a nevidím důvod, proč stát jako akcionář by si neměl o tyto peníze říct. Tolik za mě.

Pane předsedo, máte slovo.